159.

Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Pane ministře, ano? Takže samozřejmě máte slovo. A ještě od 12 hodin se omlouvá pan poslanec Štětina z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Cílem novely zákona o pojišťovnictví je především transpozice nové právní úpravy pojišťovnictví Evropské unie do našeho právního řádu, která povede k dalšímu sjednocování pravidel přístupu a provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v rámci jednotného evropského trhu. Posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a transparentnosti jejich činnosti a zefektivnění výkonu dohledu. Některé otázky však v návrhu zůstaly nedořešeny, proto navrhuji, aby byl návrh vrácen do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Takže prosím jenom o zopakování toho návrhu a samozřejmě se s ním vypořádáme hlasováním. Takže ještě jednou.